Byl také zveřejněn návrh podobné smlouvy mezi Ruskem a Jižní Osetií, ona má být podepsána teprve nějak teď v březnu, dubnu, podobná smlouva.

Je pravda, že pokud by se mělo jednat o vstupu Gruzie do Evropské unie, tak by to byla věc, která by byla zásadní. Tady bylo i v průběhu rozpravy několikrát zopakováno, že dohoda o přidružení není žádnou dohodou o přistoupení Gruzie do Evropské unie. Myslím, že v případě této dohody tento problém v zásadě nehraje roli, protože my nejsme na takové úrovni rozhodování, ve které by se posuzovalo to, co se posuzovalo v případě celého procesu přistupování někoho k Evropské unii. Tolik k tomu, jak ten problém v současné době stojí. Myslím si, že se netýká problému přijetí dohody o přidružení, protože tohle ničemu v této chvíli nepřekáží. Doufám, že v prvním čtení přikážeme k projednání výborům. Děkuji. Není tomu tak. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Jiný návrh nevidím. Budeme tedy hlasovat o jednotlivých návrzích.

Předpokládám, že už se ustálil počet přihlášených.

Kdo je proti? Děkuji vám. Přikázali jsme výboru zahraničnímu. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Lhůta k projednání v obou výborech je 40 dnů. Děkuji ministrům, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 71.